Netvrdím, že ve všech případech se jednalo o úmyslná jednání.

Ale jak je možné, že se na toto pochybení přišlo až po téměř 30 letech? Dnes, po 30 letech, bude velmi obtížné a možná až nemožné toto pochybení napravit.

Tato rozhodnutí ovšem necháváme na orgánech činných v trestním řízení.

Nejsem naivní. Bakala a jeho společníci disponují vynikajícími právníky.

Tento bod, ve stručnosti, umožňuje státu odstoupit od této smlouvy, pokud se u Evropské komise prokáže, že prodej akcií státu společností KARBON INVEST byl založen na nedovolené podpoře. Předcházející dvě stížnosti na nedovolenou podporu státu byly sice Evropskou komisí zamítnuty, ale naše komise se domnívá, že to bylo z důvodu, že česká strana neposkytla Evropské komisi objektivní, pravdivé a relevantní informace. Evropská komise může podle unijních předpisů zrušit již přijaté rozhodnutí. To je podle mne reálná možnost a způsob, jak prosadit spravedlnost.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Procedurální návrh. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu vystoupením poslance Miroslava Grebeníčka.

Dále média uvedla, že přesto, že toto pochybení bylo možné ještě napravit, Ministerstvo financí neudělalo nic a vše přikrylo.

Jak známo, ten se ke své klíčové odpovědnosti příliš nehlásil. Přitom byl nejen ministrem financí, ale i předsedou prezidia Fondu národního majetku.

Ještě i poté, co do vlády bez výběrového řízení předložil a podepsal privatizační smlouvu, která byla fakticky tunelem na státní podíl na majetku OKD, mohl tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka své hrubé selhání napravit. Mohl mnohamiliardovou škodu vznikající na státním majetku odvrátit. On to ale odmítl udělat. Ze zveřejněných informací je zřejmé, že Evropská komise vznesla na Ministerstvo financí dotaz následujícího znění.